Zase musím reagovat na předřečníka, pana poslance Kalouska vaším prostřednictvím.

Já tohle s prominutím zásadně odmítám.

Je to nedůstojné. Děkuji. Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Leo Luzar. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, po proběhlé diskuzi a faktických si říkám, kde mám ty další přihlášky do naší strany, abych vám je mohl rozdat. Ale teď smrtelně vážně k tématu, o kterém se momentálně bavíme.

Já bych rád, abychom se dnes usnesli na tom, že by ta vláda nám poslancům měla ten postoj objasnit a říci. Ale ne názor ministra zahraničních věcí, ministra vnitra, ale názor vlády. Vlády jako celku s tím mandátem, s kterým pojede na to jednání, aby se o tom za Českou republiku na této mezinárodní úrovni bavilo.

To tady zaznívalo.

Tady to také zaznívalo, že potřebujeme ty děti, které jsou nějak probrány. Jak by se nám líbilo, kdyby si naše děti, které jsme z důvodu přírodní katastrofy někam poslali, aby nedošly újmy, si tam začaly rozebírat ty země, protože jsou v nějakých špatných podmínkách?

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci.

Drahé kolegyně, drazí kolegové, já bych vám chtěl poděkovat za tuto zajímavou, asi tak čtyřhodinovou debatu, která byla nepochybně plodná a všechny nás obohatila. Dovolil jsem si hrubě odhadnout, kolik by tak stálo, kdyby dvě stě tak dobře placených lidí, jako jsme my, v nějakém podniku čtyři hodiny řešilo nějaký problém.

Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, budu velmi stručný. Víte, co je na podnicích, výrobních, ale i jiných, nejdražší? Najít správnou strategii.

Děkuji za dodržení času. Končím všeobecnou rozpravu. Zeptám se na případná závěrečná slova. Ano, pan zpravodaj. Prosím.

A chtěl bych říci, že zatím mám předložena tři usnesení. Očekávám, že další se budou načítat.

Kolegyně a kolegové, pokud někdo budete mít tu odvahu a sílu a budete ochotni investovat pár svých korun ze svého poslaneckého platu, klidně řekněte. Já s vámi do Sýrie, na východní Ukrajinu, klidně pojedu. Abyste na vlastní oči viděli, o čem vy tady hovoříte zprostředkovaně. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám podrobnou rozpravu, do níž mám přihlášeného s přednostním právem pana místopředsedu Okamuru.

Vážené dámy a pánové, dovolte mi navrhnout usnesení za hnutí SPD, o kterém bude tedy hlasovat Poslanecká sněmovna. Usnesení zní takto: